Pro státní rozpočet to nebyla nějaká zásadní rána a opravdu ve prospěch sociálních, kulturních a sportovních klubů, spolků a zařízení se nám to vyplatilo.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní se hlásí s přednostním právem pan ministr.

Já bych chtěl navázat na to, co už tady v zásadě bylo řečeno.

A možná že tím třeba vyprovokujeme ještě větší pomoc, než kdybychom to dneska tady odhlasovali jedním hlasováním.

Přijde mi to vzhledem k tomu, že celá řada podporovatelů posílala peníze i tam, nebo zejména tam, a patří to mezi top tři, bych řekl, top tři instituce, které nasbíraly největší částky, tak si myslím, že to může být, že by měla zaznít ta odpověď, jestli to tam spadá, nebo ne. A teď, jestli mi pan předsedající dovolí v určité velkorysosti, jedno upřesnění toho, co tady řekl pan ministr v předchozím tématu. Já jsem se už nahlásil na interpelaci na pana ministra, pokud jde o tu Sberbank.

Koneckonců starostové, primátoři a hejtmani tam mají dohromady asi 5 miliard, ty jejich města a kraje.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych chtěl zareagovat na kolegu Patrika Nachera, vaším prostřednictvím.

Oceňuji to, že řekl, že bude hlasovat pro zkrácení lhůty na 12 dnů, ale úplně si nemyslím to, co tady řekl, že je namístě, že čím déle se to tady bude projednávat, tím více k tomu připoutá pozornost a tím se zvětší motivace těch lidí to využívat. Já si myslím, že ta motivace je zejména, až to vyjde ve Sbírce zákonů. Tak jenom jsem toto chtěl upřesnit a požádat skutečně, abyste i jako klub hlasovali pro co největší zkrácení. Já vám také děkuji za vaši faktickou poznámku. Přečtu omluvu.